Za prvé. Zákon se snaží zpolitizovat řízení Energetického regulačního úřadu. Nově má být rada, která ho má kontrolovat, kterou má jmenovat vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu, a zároveň tu chybí jasné konkrétní důvody pro odvolání radních. Podle názoru proto, aby byli radní lehce zmanipulovatelní. Opět se nám tu, stejně jako u služebního zákona, tato koaliční vláda v čele s premiérem Sobotkou snaží v tichosti zlikvidovat nezávislost a převést další úřad do své kompetence. Můžeme přemýšlet nad tím proč. Je tu zřejmě vládní politický úkol, který říká: Musíme dostavět Temelín, abychom to mohli zdůvodnit, a abychom to mohli zdůvodnit, je třeba začít zdražovat elektřinu, a to na politický povel.